Jenom někteří. Teď zde mám celou řadu přihlášek a potřebuji si ujasnit jejich formu. Dvě faktické od pana poslance Laudáta a pana poslance Blažka. Řádnou. A pan poslanec Černoch chce s přednostním právem. Nejprve faktické kolega Laudát, potom kolega Blažek, potom přednostní právo pana předsedy Černocha a potom další řádné přihlášky.

To není žádná sranda.

Budu konkrétní.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Tady zaznělo, že se to nestihlo projednat. Ono by se to bývalo stihlo projednat, chyběla vůle to projednat. My jsme se dokonce, ačkoliv opozice, snažili předřadit projednání zákona tak, aby se to vyřešilo, aby opravdu byla zaručena nezávislost předsedkyně Energetického regulačního úřadu. To, že se to neprojednalo, opravdu není otázka času, ale vůle.

Nyní se hlásí pan ministr vnitra, který má přednostní právo. Potom dám slovo panu poslanci Kučerovi.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, velice jednoduše. V původním služebním zákoně bylo počítáno s tím, a bylo to v tabulce, která byla součástí tohoto zákona, že předseda nebo předsedkyně ERÚ je z účinnosti služebního zákona vyňata.

Od této doby dle právního názoru našich expertů se na předsedkyni ERÚ služební zákon vztahuje. Z tohoto důvodu byla vyzvána, aby složila slib, což zjevně učinit nechce podle mediálních vyjádření.

My jsme udělali kroky, které vláda vzala na vědomí. Ty kroky jsou, že právě z těchto důvodů je podřízenost služebnímu zákonu.

Ale podle názoru pana Postráneckého, s nímž jsem to ještě teď telefonicky konzultoval, abych vám řekl přesnou informaci, jsme si jisti, že tak jak energetická novela stanovila, paní předsedkyně je pod služebním zákonem. Já nevylučuji, že to bude předmětem soudního sporu, že to bude předmětem nějakého přezkumu. Ale dle našeho názoru je tento výklad zjevný.

Tak to je pozice Ministerstva vnitra. Já se omlouvám panu poslanci Kučerovi, ale jsou tady další přednostní práva. Tak to nám pěkně vyšlo.

Evidentní rozpor mezi dvěma ministry?

A je volno. A vláda může moudře potom za čtrnáct dnů říci: abychom zabránili chaosu, máme uvolněné místo, musíme něco navrhnout. Kde je součinnost s prezidentem?

Takže bych chtěl vědět, jaký právní názor má vláda jako celek. Jak se zachová, když dva členové vlády mají evidentně rozdílné názory což se stát může, na tom není nic divného.